Bohužel se zatím ukazuje, že vládní koalice si ještě plně neuvědomuje, že toto historicky bezprecedentní selhání, které vstoupí do učebnic hospodářské politiky a veřejných financí, je zároveň bezprecedentním selháním vlády jako celku. Já vám tedy z tohoto místa pro jistotu sdělím, co se se státním rozpočtem děje. A kdyby Ministerstvo financí z pokynu Zbyňka Stanjury účelově nezadrželo výplatu zálohových plateb na sociální služby a státním fondům, jsme po pěti měsících roku technicky na celoročním limitu, který je 295 miliard korun. K této situaci přitom dochází při rekordních inflačních příjmech státního rozpočtu, které jen za prvních pět měsíců přesáhly 59 miliard korun.

Květnovým minimem je přitom 45 %.

A ta částka samozřejmě každým dnem nečinnosti rezortu financí významně narůstá. Logicky, protože plynulost čerpání je znemožněna současnou rozpočtovou křečí, do které Českou republiku ministr financí dostal. Za druhé. Obrovské problémy ve výběru daní. Po očištění od inflace je daňové inkaso nejhorší od krizového roku 2009.

Každé nevybrané procento přitom znamená 9,5 miliardy korun, které chybí na příjmové straně.

A to teď nebudu zmiňovat to, že zpomalila valorizaci protiústavním způsobem, který jsme napadli u Ústavního soudu, takže by ta částka bývala byla mnohem vyšší. Státní rozpočet si bere 7,5 miliardy od zdravotních pojišťoven na financování systému veřejného zdravotního pojištění, který tato vláda snížením plateb za státní pojištěnce poslala do červených čísel.

Turecké hospodaření! Rozpočet počítá...

Toto je skandál! Toto je naprostá, naprostá nehoráznost! Pan premiér je spokojený.

Vy už počítáte s těmi příjmy, ony budou menší, tam nepřijde nic mimo, nad rámec. Mimořádné příjmy totiž v průběhu prvních pěti měsíců tohoto roku podle zprávy Ministerstva financí stát z velké části již získal.

Takže i kdyby se podařilo ministrovi financí prosadit těch 20 miliard, které chce ještě letos seškrtat, jak nám řekl minulý týden, v médiích jsme se to dověděli, což je zhruba 10% provozních výdajů ještě letos, asi 4 % objemu mezd takovým hrubým odhadem.

Jenom nerozumím, jak to může říct ministr financí.

Na co čekají? Nevědí, co mají dělat.

Stínová vláda hnutí ANO měla v úterý výjezdní zasedání v Mladé Boleslavi. A tam jsme se samozřejmě dotkli i toho, jakým způsobem vnímají vládní kroky jednotlivé municipality.